Takže naše strategie je jasná žádné daně se nebudou zvyšovat. U nikoho. Nepotřebujeme to.

To je zásadní.

To jsou naše dva základní problémy, že tady se daně nevybírají a někteří neplatí systematicky daně. Takže v tom je problém. Ohledně živnostníků. Prosím vás, my jsme udělali jenom kosmetickou úpravu.

Ano, je to salámová metoda, jak tady někdo říkal. A ohledně toho JIMu, ano, to je zajímavé, že jste to neudělali.

Protože je to politická záležitost.

No, řekněte to natvrdo. Znamenalo by to propustit tři tisíce státních zaměstnanců. Však vy to dobře víte! Je to tak. Proto jste to neudělali. A navíc by musel mít jeden koaliční partner ministerstva financí, zdravotnictví a sociálních věcí najednou. Tak ho udělejme. Budeme jednat, možná s našimi koaličními partnery. To je asi všechno. Děkuji. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, dovolte mi tři poznámky. Na to, co řekl pan místopředseda vlády, chci říci, že mu tleskám. Záměr je to pěkný. Já jsem přesvědčen taky, že bychom mohli hospodařit s vyrovnaným rozpočtem, a bylo by dobře, kdyby se podařila tato věc prostřednictvím správného fungování státu. Takže v této otázce jsem zajedno. Nejsem asi zajedno v tom, jaké by měly být daně a odvody, protože něco jiného je absolutní spravedlnost, která je nedosažitelná, každý ji vidí jinak, protože je také individuální vize spravedlnosti a taky nějaká sociální spravedlnost. A tady si myslím, že naše republika ve srovnání s vyspělým světem stojí někde jinde a měla by se přiblížit. A ta třetí poznámku, kterou mám, to je problém.

To je ten obrovský dluh ve veřejných rozpočtech, který máme. Z čeho to budeme platit, když budeme mít jenom vyrovnaný rozpočet? Takže tady si myslím, že budeme muset přece jenom s těmi daněmi něco dělat. Já děkuji za dodržení časového limitu a nyní s faktickou pan ministr Babiš.

Takže je to pozitivní.

Nyní prosím s faktickou pana poslance Opálku. Prosím, pane poslanče. Děkuji, paní místopředsedkyně. Pane místopředsedo, abychom si dobře rozuměli. Já jsem rád, že jdeme pozitivním směrem, že se snižuje zadluženost, že neroste tak dluh, jak rostl v minulosti, že poměr k HDP je jiný. Ale ten minulý dluh někdo bude muset zaplatit. Tak chceme těm budoucím generacím tady tuto zátěž nechat, anebo se s ní chceme také vyrovnávat?

Tak to jenom na upřesnění. Děkuji.

Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo. Já jsem rád, že tady zaznívají tato slova. Je to určitě programem i našeho hnutí Úsvit, abychom snižovali deficit.

Ale přece jenom se domnívám, že tahle debata, která se tady rozvinula, trošku sklouzává spíše do debaty o státním rozpočtu než o původním předmětu, což je novela zákona o daních z příjmů. Takže bych chtěl vyzvat kolegy, abychom se vrátili k původnímu tématu, nechali si tyto diskuse, určitě velmi rozumné a plodné, po letních měsících, kdy budeme projednávat státní rozpočet podrobně tady v této Sněmovně.